Děkuji paní ministryni. Seznámím vás s omluvami.

A v tuto chvíli otevírám rozpravu. Přihlášený přihlášený do rozpravy je pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se paní poslankyně Květa Matušovská. Máte slovo, pane poslanče.